Chtěla bych se dotázat na aktuální vývoj a termín předložení k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány, která byla Českou republikou otevřena a podepsána 25. března 2015.

Děkuji. Poprosím pane ministra o reakci. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já musím říct, že jsem rád, že mě takhle interpelujete, protože někdy mám pocit, že naše činnost v téhle oblasti nikoho nezajímá.

Nyní konečně víte, že před několika dny došlo k definitivnímu schválení zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, takže dalšímu postupu nic nebrání.

Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Prosím. Já děkuji. Tímto jsme vyčerpali všechny interpelace.